A i pokud bych věcně s tím původním návrhem, co vyšel ze Sněmovny, skutečně souhlasil, tak ho považuji za legislativní chaos, protože se týká pouze tohoto nouzového stavu.

A zatím jste poslední přihlášený. Děkuji, pane předsedající. Já musím říct, že jsem opravdu rád, že pan ministr ten zákon předložil do Parlamentu, protože je to problém, který diskutujeme ve zdravotním výboru dlouhodobě. A ten zákon ukázal na několik věcí.

Nostrifikace rovná se uznané vysokoškolské vzdělání. Aprobační zkouška rovná se státnice. Aprobační zkouška rovná se státnice. Kde je problém?

Tato otázka opakovaně na zdravotním výboru padá a opakovaně nemáme odpověď. Jak dlouho? Co by bylo konstruktivní z mého pohledu?

Ano, to bych považoval za systémové opatření. Já nechci jenom dostupné, jenom dostupné zdravotnictví, jenom zdravotnictví hrazené, ale já chci také kvalitní zdravotnictví a toto opravdu není ta cesta. Tak mám tady ještě jednu přihlášku, hlásí se pan poslanec David Kasal. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musím zareagovat na to, co tady zaznělo, a víceméně budu mluvit ke všem kolegům, asi začnu odzadu.

To je celé, co tam je.

A ten návrh byl zpracován i se zástupci měst a obcí, protože se může stát, že některé nemocnice zkrátka přestanou v tuhle chvíli pracovat, nebo některá z jejich oddělení. Tady nejde o to někomu dávat nějaký pardon, ať je to pro českého lékaře, který se vzdělává, nebo pro zahraničního, ale umožnit oběma částem, aby mohly zkoušky složit.

Nikdo to neví. Informoval jsem se na ministerstvu aspoň na odhadu, kolika se to týká lékařů. Hrozně těžko se to stanovuje, protože ti lékaři jsou nejenom v nemocnicích. Odhad je zhruba v tuto chvíli kolem 400 lidí. Tak nyní na faktickou poznámku vystoupí paní poslankyně Věra Procházková, žádnou další přihlášku tady nemám. Takže prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Dobrý den všem.

Pro ně je velmi složité potom získávat prodloužení.

Tito lidé budou pracovat na těch standardních internách, na kterých nám bohužel chybí. A bohužel je to taky proto, že ti lékaři jsou koncentrováni v těch fakultních nemocnicích ve velkých městech a do těch okresů prostě nejdou. Takže neberte nám je, nechte nám je tady.